ćemo ići na sljedeću točku, a to je - Konačni prijedlog Zakona o zakladi vojne solidarnosti, drugo čitanje, P.Z. broj 335. Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85 Ustava RH i članka 172 u svezi s člankom 190 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave sukladno članku 197 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop. zastupnice i zastupnici. Ponaosob o obavljanju svojih zadaća izložene su opasnosti, mogućnosti stradavanja, što ostavlja posljedice za obitelj i zajednicu i nameće potrebu pružanja potpore u rješavanju nastalih problema. Znači u posljednjih 10 godina na razini Ministarstva obrane provedena je više od 200 humanitarnih akcija za prikupljanje novčane pomoći zaposlenicima i to u situacijama kada određena sredstva nisu dostatna za podmirenje potrebnih troškova te bi donošenjem ovog zakona prestala potreba za organiziranje takvih akcija i donošenjem ovog zakona i osnivanjem zaklade sredstva će se prikupljati ciljano namjenski za točno određene svrhe te brže i učinkovitije dodijeliti pomoć zaposlenicima prema ujednačenim i unaprijed zadanim kriterijima. Ovim se zakonom osniva zaklada vojne solidarnosti i uređuje njezina tijela, imovina, način i izvori financiranja, osnivač zaklade je RH. Prijedlog je da se zaklada osnuje radi promicanja humanitarnog djelovanja i potpore zaposlenicima obrambenog resora pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihovih socijalnih statusa, pružanje financijske pomoći članova obitelji poginulih osoba, pružanje materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima kojima je poginula osoba bila jedini skrbnik, pružanje financijske pomoći za liječenje teško oboljelih osoba i članova njihove uže obitelji. Zakladom upravlja upravni odbor od 5 članova koji su zaposlenici Ministarstva obrane. Mandat članova upravnog odbora traje 2 godine s pravom ponovnog izbora i radi se bez naknade. Zaklada se financira iz prihoda od imovine, darovnica, ovim zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda zaklada može ostvariti prihode iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu RH. Prihodi od dragovoljnih priloga zaposlenika su novčana sredstva koja se na temelju njihove pisane dragovoljne izjave kontinuirano odbijaju iz iznosa NETO mjesečne plaće. I Hrvatski sabor je ovaj Prijedlog Zakona prihvatio 25. svibnja 2018. godine, te se primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora koje su bile nomotehničke prirode prihvaćene i ugrađene u ovaj Konačni prijedlog Zakona. Stoga predlažemo da podržite Konačni prijedlog Zakona o zakladi vojne solidarnosti. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo, pred nama je jedan Zakon o kojem zapravo ne bi trebali puno govoriti, već bi svi mogli ga bez ikakve zadrške podržati, ali ipak dozvolite nekoliko još napomena da bismo možda sagledali sve važne dimenzije ovog Zakona. U Zakonu se kaže da se on zapravo uvodi zbog načela supsidijarnosti s obzirom da je već Zakonom o pripadnicima OS predviđeno što njima sve kao jedna pomoć dolazi, ali ovdje bi se ta pomoć iz humanitarnih razloga proširila i na financijsku pomoć članovima obitelji poginulih osoba, materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima, pomoći za liječenje teško oboljelih osoba itd. Ta jedna humanitarna dimenzija je neosporna. Međutim, mislim da ovdje treba imati u vidu još jednu drugu dimenziju, a to je čuvanje tradicije, digniteta HV-a i identifikacije sa pripadnošću toj jednoj instituciji jer naprosto stabilnost države između ostalog ovisi o tome u kojoj mjeri poštujemo institucije i u kojoj mjeri te institucije brinu o svojim djelatnicima odnosno svojim pripadnicima. Iz tog razloga možda bi bilo dobro predložiti i Vladi da ovaj Zakon zapravo se donese u još jednoj drugoj formi za sva tijela javne vlasti, tako i da drugi po toj osnovi mogu formirati takve zaklade, s obzirom da one imaju smislu, s obzirom na tu jednu humanitarnu dimenziju i da zapravo Zakon nikad ne može predvidjeti iz razno-raznih razloga koju sve pomoć treba osigurati pripadnicima određenih institucija i službi, a načelo humanosti i solidarnosti je uvijek šire i veće obuhvatnije nego što to svaki zakon može predvidjeti. Prema tome, mislim da bi bilo dobro da se takav jedan Zakon donese, da se to predloži Vladi, tako da nemamo onda na dnevnom redu Zakladu za policijske službenike, pa Zakladu za ne znam, liječnike ili bilo koje druge profesije. To je jedna stvar. Drugo, čisto dvije možda sugestije ili primjedbe. Dobro je ovo što je ovdje predviđeno da i uprava i ravnatelji Zaklade rade zapravo pro bono, znači na dobrovoljnoj osnovi, ali može se dogoditi to pogotovo u vrijeme formiranja Zaklade, u vrijeme kada ti fondovi neće biti veliki, da će se jedan dio troškova odnositi na financijsko poslovanje koja svaka ova Zaklada mora imati. Tako da je možda bilo dobro predvidjeti ovdje da u tom slučaju matična institucija, u ovom slučaju MORH može obavljati te financijske poslove za potrebe Zaklade. Ne znam da li se to može bez ovih dopuna Zakona, ali da ne dođemo u situaciju da netko tko će striktno gledati tko vodi materijalno poslovanje da, prema tome da se kaže da je i načelo solidarnosti institucije Ministarstva i HV-a to koje podnosi dio tih troškova. Isto tako, još jedna manja nekonzistentnost na neki način koja ne mijenja ništa na stvari, a to je da se u čl. 20. propisuje da se izvješća o financijskom poslovanju Zaklade upravni odbor dostavlja svaki mjesec, ili svakog 15. u mjesecu, a u čl. 7. se kaže da se ti sastanci upravnog odbora trebaju održavati barem jedanput tromjesečno, što nije zapreka, ali bilo bi čišće da je na neki način to ujednačeno. Evo, toliko. Klub HDZ-a će podržati ovaj Zakon. Hvala lijepa. Slijedeća, idemo na pojedinačne rasprave i govorit će poštovani zastupnik Zdravko Ronko, izvolite. Hvala lijepo. Neću ništa posebno reći, možda malo detaljnije nego što sam govorio na Odboru. Ovaj Zakon toliko je dobar, toliko je potreban, da jednostavno, toliko je opravdan, kako hoćete, da jednostavno, evo ljudi ih ni nema nas u sabornici, a mislim da su ljudi ponešto i propustili čitajući taj Zakon ili bolje reći ne čitajući, kad ga vidiš dovoljno ti je da kažeš idem glasat za njega. Međutim, neke stvari su prošle ispod radara i ja ću biti slobodan podsjetiti i založiti se, a ja sam i stavio 4 amandmana vezano za ovaj Zakon. Dakle, već sam rekao da je on itekako potreban. Poput Zakona o Zakladi za policijsku solidarnosti, koji je još 2005. donešen. Da me se ne bi krivo shvatilo i da ne bi netko zamjerio, gotovo svi članci iz Zaklade za policijsku solidarnost ugrađeni, bolje rečeno prepisani u ovaj zakon. Kada usporedite ta dva zakona o zakladama, policijskoj i vojnoj, točno su im rečenice i zarezi, ne mislim time ništa loše, ne trebamo ni otkrivati toplu vodu, sve je jasno. Ne trebamo ništa ni izmišljati.

Dakle, potvrđena je opravdanost za pripadnike OS-a da je potreban ovaj zakon jer njihova svakodnevna zadaća koju obavljaju, izložena je opasnosti, mogućnošću stradavanja, ugrožavanja njihovog socijalnog statusa pa uz zakonsku obvezu počesto zbog povećanih troškova a pomanjkanja sredstava i nema dovoljno tih sredstva pa se i prišlo promicanju pravo ovog humanitarnog djelovanja, još ću 5 puta ponoviti ako treba, humanitarnog djelovanja i potpore za pripadnike OS-a i članova njihovih obitelji. Dakle dvije ruke za to.

Kad bi to prošlo, to bi bilo diskriminirajuće prema svim ostalim 230 službenika i namještenika ostalih resornih državnih službi i javnih uprava. Naime, zaklada ostvaruje izvore financiranja, dakle pored onog državnog pologa od 100 000 od donacija, darovnica, prihoda imovine kamata, najamnina, zakupnina, pokretnina pa do prihoda iz dobiti određenih trgovačkih društava. A tu se mogu skupiti značajan sredstva i dobro je da se supe značajna sredstva, to je dobro. Ali, to u neravnopravan ili diskriminirajući položaj stavlja sve ostale rekoh još onih cca preko 230 namještenika i zaposlenika u RH i mislim da se to ne smije dogoditi. A vjerujem, duboko vjerujem da ni službenici i namještenici u Ministarstvu obrane zasigurno ne bi htjeli da se to dogodi i da oni budu ti koji će na način stršati. Mogu samo reći, ja sam to već govorio i na pretprošlom odboru, ja znam da njima nedavno ukinuti onaj dodatak od 20%, da su ogorčeni i zato sam vas i pitao na odboru zašto se ne ide sa aktivacijom članka 29. stavak 2., ministrovom odlukom može se utvrditi određeni dodatak na plaće pa sam i dobio saznanja da je takav prijedlog već kod ministra na stolu. Pozdravljam to i mislim da tu trebamo naći rješenje za zaposlenike odnosno za namještenike i službenike u Ministarstvu obrane a ne kroz ovaj način jer ovo je za pripadnike OS-a RH. Eto to je ono što sam ja htio možda posebno naglasiti, rekao sam da sam predao 4 amandmana na članak 3., 5., 11. i 23. pa molim da evo te amandmane i najboljoj mjeri razmotrite jer su oni doista mi vjerujte, u najboljoj vjeri i podneseni. Dakle nema nitko ništa protiv službenika i namještenika u Ministarstvu obrane nego je problem što ćemo izazvati nekakvu neću reći sukob, neću reći netrpeljivost ali nepravdu prema ostalima. Zalažem se neka se napravi zaklada što je rekao prof. Tuđman za sve ostale službenike i namještenike ili ćemo ići po resorima, imamo porezne, im socijalne, imamo školsku, imamo zdravstveno, možemo mi to napraviti za sve, ali ne ovdje. Na odboru ste mi rekli ili sam vas ja barem tako shvatio, da ste razmišljali o tome da ili ne ali ste se odlučili jer i policijski službenici imaju tu mogućnost. Mislim da nije u pitanju neznanje, mislim da nije u pitanju ni zloća, mislim da je možda jedna nesmotrenost, službenici i namještenici u policiji ili u MUP-u, kako god hoćete, nemaju, nisu ugrađenu u tu zakladu. Druga je stvar što mi ovdje imamo termin „pripadnik OS-a“ a tamo imamo policijski službenik ali policijski službenik nije onaj službenik i namještenik o kojem govorimo i na kojeg se ovakav prijedlog zakade ne bi odnosio. Bit ću slobodan još nešto reći, ja podržavam, doista podržavam da se formiraju prihodi i da se stvore što veća sredstva u ovoj zakladi pa tako i ovo gdje ste ugradili da jedan dio prihoda ide i iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu RH. Dakle i da HEP, ne znam sad koga ćemo nabrojat, da određena sredstva se uključe i u prihod zaklade za vojnu sigurnost odnosno kako sam rekao zakladu vojne sigurnosti, pardon, jesam za to ali dajte podsjetite ministra Božinovića, evo ja ga podsjećam, podsjetimo i policijske službenike, podsjetimo ih neka onda i oni to ugrade u svoju zakladu jer ne bi bilo korektno da samo to bude u ovoj zakladi vojne sigurnosti, nego neka to bude ugrađeno i u zakladi policijske sigurnosti. Evo sve u najboljoj namjeri, ja sam to htio ipak upozoriti u dobroj vjeri i ponavljam, svi smo vjerojatno po naslovu rekli idemo odmah glasat, ali nešto ispod radara prođe, a ne bi smjelo proći.

Za obje je tekst isti, predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 54 Zakona o obrani i članka 172 Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu obrane, Zdravko Jakop. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Ovom se odlukom, kad govorimo o INHERENT RESOLVE područje sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji INHERENT RESOLVE proširuje s Kuvajta na Irak. Razlog tome je premještanje zapovjedništva operacije u kojima radi hrvatski časnik iz Kuvajta u Irak. Operacija pod zapovjedništvom Američkog generala, glavno zapovjedništvo je u 2017. 2018. se nalazilo u Kuvajtu u kampu … [[Govornik se ne razumije.]] tijekom 2018. godine zapovjedništvo seli iz Kuvajta u Irak, kamp … [[Govornik se ne razumije.]] u Bagdadu. RH trenutno sudjeluje s jednim stožernim časnikom u Kuvajtu u zapovjedništvu operacije te je trenutno na snazi odluka Hrvatskog sabora od 30. lipnja 2017. godine o sudjelovanje u operaciji koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE kojem se u zapovjedništvo operacije u Kuvajtu u 2017. i '18. mogu uputiti do 3 pripadnika uz mogućnost rotacije. RH svojim sudjelovanjem u operaciji aktivno doprinosi snagama koalicije. Kamp Union free u kojem je zapovjedništvu operacije je smješten je u zelenoj zoni u Bagdadu u područje najviše sigurnosti u tom gradu ili toj državi, stoga se predlaže da sukladno Zakonu o obrani Hrvatski sabor donese odluku kojim se u operaciji koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE pod vodstvom SAD-a u zapovjedništvu operacije u Kuvajtu i Iraku u 2018. i 2019. godini upućuje do 3 pripadnika Oružanih snaga RH, uz mogućnost rotacije. Vlada RH će po završetku sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji koalicijskih snaga podnijeti izvješće Hrvatskom saboru, a sredstva su osigurana u razdjelu Ministarstva obrane u visini od 524 600 kuna. Stoga predlažemo da se ovaj prijedlog odluke usvoji. A što se tiče operacije potpore miru SEA GUARDIAN u Sredozemlju, NATO je u studenome 2016. godine transformirao dotadašnju pomorsku protuterorističku operaciju … [[Govornik se ne razumije.]] u Sredozemlju u novu pomorsku sigurnosnu operaciju nazvanu SEA GUARDIAN. Operacija SEA GUARDIAN doprinosi pomorskoj situacijskoj informiranosti, razvoju regionalne pomorske sigurnosti, podupire borbu protiv terorizma, osigurava slobodu provedbe, provodi zadaće pomorskog presretanja, doprinosi borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, štiti ključnu infrastrukturu te pomaže razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Mediteranu. Dodatno, operacija SEA GUARDIAN daje operativnu pomoć operaciji … [[Govornik se ne razumije.]] koju provodi EU s ciljem sprječavanja krijumčarenja ljudi na Mediteranu, te izgradnja sposobnosti libijskih sigurnosnih snaga za sprječavanje ilegalnih radnji na moru i samostalnog djelovanja u provedbi zadaća dodijeljenih zakonskih ovlastima. … [[Govornik se ne razumije.]] hrvatske ratne mornarice bio bi angažiran do 30 dana tijekom rujna 2018. g. u prostor ispred Jadranskog mora, provodio bi neborbene zadaće s težištem na doprinos ostvarene i cjelovite pomorske situacije iz svih raspoloživih izvora u realnom vremenu uz identifikaciju plovidba, od interesa te uočljivosti NATO snaga na moru s ciljem odvraćanja mogućih ugroza i potpora NATO strateškom komutiranju, uz izravnu zaštitu nacionalnih interesa na moru, sudjelovanje oružanih snaga u RH u NATO operaciji, iskazao bi se vidljiv doprinos RH u saveznih naporima, osiguranija zajedničke sigurnosti na moru unutar nacionalnih mogućnosti i raspoloživih resursa. Stoga se predlaže, sukladno Zakona o obrani da Hrvatski sabor donese odluku, kojom se operaciji, potpore miru … [[Govornik se ne razumije.]] u Sredozemlju upućuje u 2018. g. do 50 pripadnika oružanih snaga RH sa brodom hrvatske ratne mornarice. Vlada Republike Hrvatske će do 31.ožujka 2019. g. izvijestiti Hrvatski sabor o sudjelovanju oružanih snaga RH u toj operaciji a sredstva su osigurana u Ministarstvu obrane, u visini od 2,13 milijuna kuna, stoga se predlaže da podržite ovaj prijedlog odluke. Uvaženi predsjedavajući, pa evo, pitao bi državnog tajnika, jedno vrlo ozbiljno pitanje. Naime, u ovoj vojnoj akciji u kojoj se šalje hrvatski vojnik u Irak, ta akcija se zapravo odnosno, Amerika ju provodi i u Iraku i u Siriji. Amerika nema nikakvu suglasnost … [[Govornik se ne razumije.]] države za djelovanje na teritoriju njene zemlje i zanima me da li je vama normalno da Hrvatska sudjeluje u vojnim operacijama koje se događaju u sklopu akcija bez ikakvog međunarodnog legitimiteta, gdje jednostavno jedna zemlja znači SAD doslovce u suštini okupira drugu zemlju, jer tamo se stacioniraju njihove snage i vrše akcije, iako je sirijska vlada otvoreno rekla da oni ne žele američko prisustvo. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama su 2 odluke koje Hrvatski sabor donosi u proteklom vremenu s obzirom na međunarodnom obrambenu suradnju i sigurnost, Hrvatska sudjeluje u nizu područja od Indije, pa sve do zapadne Sahare u mirovinom misijama, kao i u misijama sigurnosti, pa tako i ova odluka koja se odnosi na sudjelovanje pripadnika oružanih snaga RH u operaciji … [[Govornik se ne razumije.]] mislim da jasno pokazuje koliko i saveznici u svojim odlukama su snažni i donose odluke koje bi snažnije uključivanje u globalnu borbu protiv terorizma uključujući i to da postane članicom globalne koalicije protiv ISIL-a iako neće sudjelovati u borbenim operacijama naglašena je potrebna da se na to, još aktivnije uključi u borbu protiv terorizma. RH je dala potporu uključivanja saveza u globalnu koaliciju protiv ISIL-a pa tako RH je jedna od članica globalne koalicije u borbi protiv ISIL-a koja se koalicija pridružila u rujnu 2014. g. RH će sudjelovanjem u operaciji pridonijeti naporima međunarodne zajednice u borbi protiv terorističke organizacije ISIL i trajanje lokacije stožernog osoblja je od 6-12 mj. ovisno o potrebi pozicije. 3 pripadnika oružanih snaga RH, tj. Hrvatske vojske će biti uključivanja te je moguća rotacija za njih. Sve drugo je državni tajnik rekao, HDZ jasno podupire ovakvo nastojanje kako bi hrvatski časnici, sudjelujući u operacijama i zapovjedništvima NATO snaga u borbi protiv terorizma još jasnije pokazala svoju spremnost, svoju uvježbanost i snagu naših oružanih snaga, koje zasigurno u cijelome ovome svijetu iziskuju zapažanje kao i naša vojna industrija, koja se također prezentira, a ujedno u zajedničkim takvim nastojanjima, očuvanju mira stabilnosti borbi protiv terorizma, se razvija i vojna industrija kao i prezentira pa u cijelom svijetu, tako se i gospodarski osnažuje RH. Druga operacija odluka koju Hrvatski sabor treba donijeti, je odluka o sudjelovanju oružanih snaga RH u operaciji potpore miru … [[Govornik se ne razumije.]] u Sredozemlju. Tu također, imamo sudjelovanje pripadnika oružanih snaga RH i broda hrvatske ratne mornarice u operacije potpore miru, nastavno bi se proces razvoja sposobnost, nastavio bi se proces razvoja sposobnosti oružanih snaga RH zajedničko djelovanje sa snagama državama članica NATO saveza. Mislim da u bližem području i prostoru Jadranskog mora, što značajno bi bili razmješteni, kao što to značajno i izravno utječe na hrvatsko gospodarstvo, društveni razvoj u cijelosti oružane snage RH kroz aktivnosti hrvatske ratne mornarice, održavaju neprekidnu vezu sa regionalnim mornaricama i savezničkim …/Govornik se ne razumije. zapovjedništvima, razmjenom informacija o sigurnosnoj situaciji svjesnosti na moru radi djelovanja u zaštiti zajedničkih interesa. ... [[Govornik se ne razumije.]] kompatibilnost za angažiranje mornaričkih snaga u NATO operacijama dio su ciljeva razvoja sposobnosti HRM-a, pa tako i kroz ovu operaciju će pokazati, ali da dodatno se uvježbati sa snagama NATO-a kojima će biti pridružene.

Nema je, gubi pravo na govor, pa je slijedeći Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, nalazimo se u situaciji da RH sudjeluje u američkim vojnim misijama na Bliskom Istoku, a svi mi znamo iako nas je malo prisutno u Saboru, samo 5 zastupnika, iako svi mi znamo zapravo da je Amerika svojim vojnim djelovanjem samo stvorila kaos i zapravo od američkih vojnih tih invervencija nema tamo, ne da nema nikakve koristi nego imamo maksimalnu štetu. Jedan od problema ove vojne akcije gdje se upućuje hrvatski vojnik je u tome što se ona događa i na teritoriju Sirije, a znamo da nema suglasnosti sirijske vlade za prisutstvo NATO vojnika u njihovoj zemlji. Cilj NATO pakta je kolonizacija Sirije. Cilj NATO pakta je balkanizacija Sirije odnosno mrvljenje Sirije u što više znači, različitih dijelova sa ciljem da se oslabi kako bi se na taj način išlo na ruku savezniku američkom, a to je Izrael. Umjesto da HV i NATO i Amerika čine sve da pomognu Palestincima, da oslobode Palestinski narod od jarma i okupacije koja traje više od 70 godina, oni tobože tamo pomažu Kurdima u Siriji, pomažu iračkoj vladi iako je jasno da je u Iraku rat protiv ISIL-a zapravo završio i njihov premijer je to rekao, a u Siriji bi rat već odavno također završio da Amerika nije upetljala svoje prste. Smatram licemjernim tu vojnu operaciju i zalažem se još jednom sa ove govornice protiv rata, protiv vojnih operacija američkih na Bliskom Istoku s jedne strane. I s druge strane, za politiku trajnog mira i neutralnosti naše zemlje. Živi zid je protiv rata, protiv rata u Iraku, protiv rata u Siriji, protiv rata u Libiji, protiv rata u Afganistanu i protiv rata u svakoj drugoj zemlji. Ali nažalost, američka vlada i njihovi vazali, među kojima se nalazi i RH podržavaju rat, podržavaju američke vojne akcije i na kraju-krajeva RH je dala suglasnost za vojnu operaciju u Libiji. Vojnu operaciju koja je zapravo stvorila tamo kaos. Ove priče o tome da će RH pomoći tobože sa jednim ratnim brodom na Mediteranu, da će na taj način uspostaviti nekakav mir tamo i sigurnosti i stabilnost je neistinita. Talijanski ministar unutarnjih poslova Salvini, on je više napravio za zaustavljanje migrantske krize i cijelog ovog kaosa nego što su napravili svi NATO brodovi do sada. S vrlo jednostavno odlukom. On je jednostavno rekao, mi više ilegalne migracije nećemo dozvoljavati, više nećemo te migrante prevozit za Italiju i nećemo dozvoliti prijevoz migranata u Italiju. I tog trena je zapravo slomljena mreža krijumčara ljudi, slomljen je sustav zapravo trgovine ljudima i taj jedan, usudio bih se reći, jedno stanje u pravnom smislu anarhija. NATO brodovi nisu bili u stanju godinama zaustaviti stotine tisuća ilegalnih migranata. Šta su oni tamo radili? Što nam daje za naznačiti da je uloga tih NATO brodova u Sredozemlju, da su oni tamo imaju ulogu fikusa, zapravo da ne rade ništa i da je ponavljam, talijanska vlada rekla, odlučila stat na kraj cijelom tom cirkusu i samim time smatram da je sudjelovanje RH u ovoj vojnoj misiji na Mediteranu, to je druga ta za razliku od one u Iraku i Siriju, smatram da je pogrešna, zato jer ćemo 50 vojnika poslat na pučinu, morat ćemo platit gorivo za te vožnje tamo po Mediteranu i zapravo imat ćemo kao društvo rashode, a s nikakvim učinkom, zato jer to nije, to nije nikakva misija, to nije vojna misija. To je vozikanje brodom po Sredozemlju, ne znam. Ne znam koji je smisao toga, kakvu korist hrvatski građani imaju od toga ili bilo koji građani bilo koje druge zemlje. Sukladno svemu tome, a sukladno i općem opredjeljenju naše političke stranke Živog zida da se protivimo NATO i američkom imperijalizmu, politici koja stvara izbjeglice i politici koja otvara migrantske puteve, kao što je recimo u Libiji to učinjeno i jedno i drugo, mi iz tog razloga se protivimo sudjelovanje naše zemlje u svim NATO vojnim misijama i tražimo da se naši vojnici vrate u našu domovinu, da čuvaju nju, a ne da se bave zaštitom Iraka, Sirije ili koga drugog ili Libije zato jer Hrvatska njima ne može pomoći. I nije uloga Amerike i NATO pakta, odnosno, NATO saveza da pomogne, bilo Libicima, bilo Sirijcima, bilo Iračanima. Cilj osnovni NATO pakta je širenje geo političkog utjecaja Amerike, cilj je uspostava američke dominacije nad što većim brojem zemalja. U određenim zemljama, to je učinjeno uz postavljanje marionetskih vlada, odnosno, režima, koji su upravljani iz vana, iz Amerike, a u drugim zemljama, gdje Amerika nije mogla uspostaviti te sluganske vazalne vage, odnosno, gdje nije mogla kompresore dovesti na vlast, ta vam Amerika provođenjem vojnim akcija, zapravo izvršila i formalnu okupaciju tih zemalja. Moram vas upozoriti na jednu jaku misao, odnosno, bitnu misao, u doba socijalizma, prevladavajući ekonomsko mišljenje na ovim prostorima je bilo marksističko, to je bila ekonomska, to je bila, ajmo reći, škola ekonomskog mišljenja, koja je bila dominantna na ovim prostorima. Međutim, izlaskom iz socijalizma, jedna druga škola ekonomskog mišljenja ona neoliberalna je došla na vlast. I odjedanput svi oni koji su bili do jučer marksisti zakleti, koji su se kleli u samoupravni socijalizam, koji su govorili o pokretu nesvrstanih, koji su bili protivnici blokovskih opredjeljenja, odjedanput su se pretvorili u neoliberalne na američki daljanski upravljač. I sada što se posljedično dogodilo? Dogodilo se to da je došlo do ekonomskog sloma naše zemlje, do toga da su stotine tisuće građana izašle iz Hrvatske, ali naravno, ta elita i dalje gura tu politiku. I postavlja se pitanje zašto? Ovo je jako bitno pitanje, odnosno, tema. Postoji dva razloga zašto ljudi mijenjaju svoje mišljenje, jedan od razloga je utjecaj novih spoznaja, znači hipotetski, vi imate mišljenje, recimo protiv rata, protiv recimo invazije na Libiju, ali vi dobijete neke nove informacije, koje možda vi smatrate bitnima i te informacije promijene vašu percepciju i sada ste vi recimo, hipotetski govorim za bombadirenja Libije. Međutim, postoji drugi način na koji se mijenja mišljenje, a to je kada osoba je recimo protiv bombadiranje Libije, pa mu netko kaže, ti ćeš ostati na svojoj poziciji ili ćeš biti promaknut ili ćeš dobiti nagradu ili ćemo te recimo potkupiti na neki drugi način, pa ćeš ti onda biti za recimo bombadiranje Libije. Na isti način je u Hrvatskoj došlo do te promijene u ekonomskoj misli, odnosno mišljenju. Jednostavno su ljudi potkupljeni, počeli svi zagovarati taj propali sustav, koji nas dokazano vodi u propast i uvjeravati nas, da će nas taj sustav izvesti na pravi put da će nam biti dobro. Ta manjina u vladajućim strukturama, odnosno, vladajuće strukture same po sebi predstavljaju manjine, ali u vladajućim strukturama postoje 2 grupe ljudi, jedni su svjesni toga da provode politiku protiv domicilnog stanovništva i u službi stranih zemalja, poput recimo Amerike i koje zapravo eksploatiraju našu zemlju, znači dio ljudi je toga svjestan a dio toga nije svjestan. Znači dio sudjeluje u vlasti iz jednostavno iz neznanja, misleći da time, što podržava, ovu i ovakvu vlast da čini dobro svojem narodu, međutim, mi znamo da našem narodu nije dobro i ta manjina koja svjesno radi na štetu vlastite zemlje za interese stranaca, oni se zovu Kompradori, to je izraz koji još Carl Marks osmislio. I mi zapravo u Hrvatskoj, na vlasti imamo tu kompresorsku elitu, koja satire našu zemlju, uništava našu zemlju, koja umjesto da vrača naše ljude koji su se iselili iz Hrvatske, šalje naše građane u nekakve strane misije itd. Potpuno jedna promašena politika, potpuno promašena strategija, ne vidim uopće kamo to u budućnosti vodi na neko dobro. Ja iz ove politike koju vi provodite gospodo iz ministarstva, vidim samo nastavak konitnuiteta. A što znači u praksi nastavak konitnuiteta, pa to znači, nastavak, onoga što čini Amerika, a što čini Amerika dame i gospodo? Amerika izmisli, recimo lažnu optužbu, kaže, hej Irak ima oružje za masovno uništenje, onda bombardira tu zemlju, dovede teroriste na vlast, i onda kaže, a čuj, mi zbog tih teroriste, mi moramo sada ostati ovdje, ne možemo mi ići. Pa kao da je Americi stalo do toga ima li u Iraku terorista ili nema, pa nije Amerika zato u Iraku, Ameriku zanima nafta. Tamo gdje nema nafte, tamo Amerika nema interesa, u Somaliji nema jednoga američkog vojnika, ne zanima to Ameriku, Ameriku zanima samo i isključivo goli interes, a Hrvatska postavljajući se u službu američkog interesa, zapravo sudjeluju u tuđem ratu, za tuđi račun, ali ga sama plaća. Drugim riječima, trošak ovih vojnih operacija i u Iraku, odnosno, u Siriji i trošak ove vojne akcije u Mediteranu, će zapravo na kraju platiti domaći porezni obveznici, a te same akcije, neće biti u korist niti interesu građana naše zemlje. Ja znam da u ovom Saboru nema mjesta za zdrav razum, znam da nema mjesta za istinu, znam da jednostavno se odluke donose na način da direktive dolaze iz vana, pa se provode unutra, samo ajmo reći, umjesto da vlada narod, izborom svojih predstavnika odnosno, da vlast ide od dna prema vrhu. Mi imamo situaciju obratnu. Mi imamo piramidu moći, na kojoj čak nisu niti ljudi koji sjede u Banskim dvorima preko puta Sabora, već se nalaze neke strane figure, koje onda nama diktiraju šta da rade. I nije ovo jedan akcija tog tipa koju radimo, po tuđoj direktivi, ista priča je s onim LNG terminala na Krku, od koje mi nemamo nikakvu koristi, ali ćemo potrošiti enorman novac, da bi mogli uvoziti skuplji američki taj LNG plin, ukapljen, a šta nam to treba, ne treba nam. Tako isto nam ne trebaju ni naši brodovi u Mediteranu, ne trebaju nam naši vojnici u Bagdadu, ono što nama treba je mir i mi moramo sve resurse koje imamo na raspolaganju fokusirati na razvoj naše zemlje. A ne na to da kupujemo nekakve vojne avione za 3 milijarde od kojih nema nitko koristi, krame stare 30 g. ili pak da kupujemo haubice iz Njemačke itd. itd. Mislim, ja znam da ovo neće doprijeti do ušiju nikoga tko ovdje sjedi, osim moje kolege iz Živog zida, koji to znaju, iako ih trenutno ovdje nema u sabornici, ali oni i bez da ja ovo sve ispričam, oni će glasati protiv ovog vašeg plana. Međutim, postoje mnogi građanin naše zemlje, koji ne znaju za ovo sve što ja govorim, koji su neinformirani, koji još uvijek vjeruju u bajke, koji još uvijek vjeruju u laži koji im se serviraju putem masovnim medija, koji stvarno vjeruju da Amerika širi demokraciju po svijetu, slobodu i slične parole, odnosno, bajke.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani držani tajniče i ostala šestorica zastupnika koji ste ovdje, Klub zastupnika SDP-a podržati će ove odluke.

A također što se tiče ove prve odluke o premještaju zapovjedništva, bio je jedan naš časnik iz Kuvajta, u Irak, radi se o akciji i koja je već započeta, čini nam se za vrijeme naše Vlade. Posebno na jezgrovitosti. Sada prelazimo na … [[Upadica se ne čuje.]] Izvolite. Odustajte od pojedinačne rasprave. Time ćemo zaključiti raspravu, a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, mi ćemo nastaviti s radom u utorak, 10. srpnja u 9,30 i prva točka biti će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje, P.Z. br. 344.